Děkuji. Prosím, máte slovo.

Rozumíme si? Omlouvám se, že mluvíme takhle mimo mikrofon.

Nejenom že už tady všichni otevřeně hovoříme o tom, že bude věc podána k Ústavnímu soudu, ale já bych vám chtěl také připomenout, že si dokážu představit i celou sérii individuálních žalob těch adresátů právní normy, těch důchodců, že zřejmě nic nebrání tomu, aby se ten dotyčný, kterému je zkrácen jeho nárok, na který on si myslí, že má legitimní očekávání, obrátí na obecný soud. Oni nejsou tak dobře organizovaní a tak dobře vzdělaní, jako byli třeba soudci, kterým, když jsme zmrazili platy, tak se obrátili na obecné soudy, zvítězili a nakonec to bylo velice složité vyjednávání, například o prominutí penále. A teď si představte, že by se na ty soudy obrátil milion lidí. Tak máme naprosto zhroucenou soustavu obecných soudů. Z tohoto důvodu... nebo rád bych to tady zdůraznil, a myslím si, že ten názor je podložený, že to vychází z obecně platných právních předpisů, o tomto vůbec také nebylo uvažováno. A toto je další věc, kterou prostě tato vláda nezvládla.

To se prostě nestane. Já mohu jenom doufat, že se tedy neobrátí nějakou organizovanou formou ti, kteří budou kráceni na svých právech, ti, kterým se reálně sníží jejich příjmy oproti spotřebnímu koši.

Ale ve faktické poznámce, pane kolego, já myslím, že je to dohledatelné. Samozřejmě, a dokonce jim bude přidáno, samozřejmě, ale reálně se jim ten příjem sníží, protože ty ceny rostou.

A týká se to všecko třeba i mých rodinných příslušníků.

Ale doufám, že nikoho ani nenapadne ani na vteřinu, že by se zase nějaké poplatky zaváděly plošně a vůči seniorům. A v podstatě já podobné nápady čtu v těch sdělovacích prostředcích každý den. Jenom varuji před tím, abychom se tady scházeli opětovně zase noc co noc nad nějakými dalšími předpisy. Myslím si, že když se udělá nějaká statistika, tak za celé předchozí volební období jsme tady nestrávili tolik nocí jako v tomto volebním období.

A tam v poslanecké restauraci jsou všechny hlavní deníky, nebo ty významné, a když se podíváte, tak na titulní straně, ani na jedné titulní straně nebylo nic o tom, že zde probíhá vlastně nejdelší střet opozice a koalice a nejdelší obstrukční střet za tu dobu, co já jsem vůbec poslanec, to je devět let. Něco takového se ještě nestalo.